Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny

A já ještě vnímám, s přednostním právem pan místopředseda se hlásí. Prosím. Ano, děkuji. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. A nyní, tedy podle toho, jak budeme postupovat.

Předsedou tohoto výboru byl zvolen pan poslanec Ladislav Okleštěk. K tomuto zahajuji rozpravu, do které nevnímám nikoho přihlášeného.